Další politik ANO, který vystoupil, byl Richard Brabec momentálně nepřítomen.

Já jsem vyděsil pana předsedu Chvojku, když jsem řekl, že dneska ho pochválím a že mi jeho slova mluví z duše.